Vi svi, dame i gospodo, znate da je kapital mogao da nastane samo krađom, otimačinom, prevarom i krvavom eksploatacijom radne snage i tako je svaki kapital na svetu nastao. Dakle, na krajnje nepošten način. Lako je posle kada se završi prvobitna akumulacija, pa da kapital sam sebe oplođuje, tad ulazi u finansijski sektor, banke ga mogu i bez proizvodnje oploditi. Vi se ponašate kao da su ti investitori iz inostranstva najpošteniji, kao da su oni na pošten način došli do kapitala. Nisu i neće ga ni ovde oploditi na pošten način, nego će nam dušu isisati. Sa druge strane, spremate zakon da iz zemlje isterate i ovo nešto bogati ljudi što ima. Pod dosmanlijskom vlašću je bila opšta otimačina, sve se opljačkalo, malo šta je ostalo. Slažem se da su prepuni bankovni sefovi i računi u tim poreskim rajevima, na tim egzotičnim ostrvima, ali vi ne možete ni jednom od tih tajkuna da dokažete kriminal. Evo, niste mogli ni Miškoviću, ali se sve završilo. Tresla se gora, rodio se miš. Šta treba uraditi? Ne možete vi sad ljudima otimati zato što su bogati, nego im morate konkretno dokazati gde su, kada i kako ukrali. Ja bih uveo da sprovedemo veliku akciju legalizacije novca državljana Srbije, pa da odredimo jednu banku gde je 100% državni kapital, to je „Poštanska štedionica“, milim da ona jedina ima 100% državni i da se kaže, ko uplati bilo koji iznos novca u „Poštanskoj štedionici“ neće se ispitivati poreklo, ali mu se odbija taksa od 5% od ukupne vrednosti novca i slobodan je ostatkom da raspolaže. Time smo ih sve, taksom od 5%, bar nešto naplatili u korist države, a onda ih motivisali da ovde ulažu, da se osećaju sigurnim, drugačije ne može, a strancima možete, oni će sve više izvoljevati, koliko im više ponudite, oni će još više tražiti. Izvolite. Prvo, Miroslav Mišković je osuđen za utaju poreza i to pravosnažnom odlukom suda, tako da što se nas tiče, tu smo stavili tačku.

Znači, prvo toga nema. Druga stvar, taj model koji je uvaženi kolega Šešelj predložio, možda je i mogao da uspe u Ruskoj Federaciji, jer ona ima načina da i oni koji to ne prihvate da ih na određeni način stigne i kazni gde god da se nalaze u svetu. To ovde nije slučaj. I još jedna stvar. Predugo su se ovi ovde sa lopovlukom i pljačkom bogatili. Oni su zaboravili da bilo šta na pošten način rade, nastavili bi isto i sa porezom od 5% ekstra profita, mada mislim da je to beše uveo Vladan Batić, Zakon o porezu na ekstra profit, znamo i ko je jedini platio, platio je Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić su platili jedini taj porez i Dragan Todorović. Znači, onaj ko se bavio kriminalom, ko se bavio špekulacijama neće nikada da radi na pošten način. Što se tiče zapadnih ili stranih investitora, imamo mi ne samo zapadne, imamo i investitore iz Kine, pre svega, imamo investitore iz Rusije, imamo investitore iz Zapadne Evrope, pa ja ne mogu da im … njihov ekonomske interese. Niko od nas ne voli, pa će da ulaže u Srbiju. Svi hoće da ostvare svoje ekonomske interese. Naš ekonomski interes je da na određeni način privučemo tog investitora koji će da zaposli, ne marsovca, nego našeg građanina koji će da radi za neku platu i od te plate da izdržava porodicu.

Pre sedam, osam ili deset godina, inflacija 1%, 2,5% na godišnjem nivou, bile su naučna fantastika, danas realnost. Pa, na taj način možete da stvorite uslove da i oni, koji, eto, hoće malo više nama da daju, a malo manje da zarade i oni dođu u Srbiju, a dokle god imate inflaciju, dokle god gubite nacionalnu valutu, tada će vam dolaziti lopovi i kriminalci u državu. Kaže Arsić da su ovi toliko krali, ovi naši domaći tajkuni da su zaboravili šta znači pošten rad. Oni vape da to što su na neki način stekli, nepošten, polupošten, ili pošten, ili ovako, ili onako, ulože. Imamo slučaj Šarića, koga još držite u zatvoru i ne možete da ga osudite i nećete moći, jer ako se on nekada negde bavio kriminalom, nije u Srbiji, u Srbiji nikada nije učestvovao u trgovini drogom, koliko sam ja obavešten iz pouzdanih izvora, nikad se nije bavio nikakvim kriminalom, odnekud je dolazio do velikih količina novca, donosio u Srbiju i ovde pošteno ulagao, a vi ga gonite zato što pere.

Šta nas onda briga šta je on tamo negde radio, neka ga tamo gone, a vi ste ovde na "izvolite" nekim stranim službama, agencijama, ambasadama i tako dalje, a sad će doći vreme da mu vraćate sve ono što mu je Tadić opljačkao. Sećate se televizijskih snimaka kada su mu iznosili fotelje, televizore iz kuća, skidali lustere i sve ostalo? Sve će to morati da mu se nadoknadi, jer mu nije dokazano nijedno krivično delo. Nemojte tako! Pametno. Ljudi po prirodi nisu ni dobri ni zli, i svako može doći u iskušenje da negde nešto ščepa ako mu se nađe pri ruci. Retki su fanatici koji nikad neće ništa da ščepaju, poput mene na primer. Retki su, ima ih još. Ima ih možda jedan, dva i u vašim redovima, znate, nisu ovde u sali. Šalio sam se, nemojte sad da krene naopako ova polemika. Dakle, osnovno je da se taj novac vrati u Srbiju i da se ovde ulaže, da se ovde obrće. Zašto je važno slomiti kičmu ovoj uvozničkoj mafiji? Da bi one tri milijarde doznaka svake godine samo preko banaka i pošta naših radnika iz inostranstva nastavilo ovde da se obrće, a ne odmah da nam stranom nogom to isisaju i odnesu gde je poteklo.

Sprečavanje pranja novca, slučaj Šarić.

Neću ja sad time da se bavim, neka se bave sudovi.

Postupak je u toku. Ali, samo da vam kažem, kada se ne bi pridržavali i donosili zakone koji bi sprečavali pranje para, znate šta bi se desilo sa Srbijom? Izgubili bi SWIFT. Dakle, SWIFT je model po kome vi možete da vršite plaćanje sa inostranstvom. Ako bi izgubili naš međunarodni kod sa inostranstvom, a već je bilo pokušaja, baš zbog ovoga što Aleksandar Vučić radi po pitanju da sačuva Kosovo i Metohiju, bilo je pokušaja da Srbija bude proglašena nesigurnom zemljom. Setite se da smo pre godinu i po, dve dana, čak i pali na toj lestvici sigurnih zemalja za ulaganje, pa sada odnosimo zakone da bismo ponovo vratili to mesto. Znači, ne možemo se bavimo pranjem para. To mogu neke druge države. Mogu neke druge, čak i zapadne. Ja neću da ih spominjem, ali vam kažem da oni primaju novac. Na izjavu da novac nije stečen nezakonitom trgovinom oružja, droge, belim robljem i da neće biti korišćen u finansiranje terorizma, samo tu izjavu potpišu zapadne zemlje i novac su deponovali. Što ga ne vrate, sad već opran novac, u Republiku Srbiju? Neće, navikli su tako. Navikli su da, uz relativno skroman rad, špekulacijama… Pa, mi pričamo… Zamislite kako to izgleda samo deviznim transakcijama, da je nacionalna valuta gubila vrednost 10%, 12% Kada neko kaže -znam, to nije mnogo, a u igri velikih brojeva, to su bile milijarde evra. Milijarde evra nema u dva minuta i ja to ne mogu da objasnim, ali jedan mangup je... (Vojislav Šešelj: Sada ću ja tebi u minut i po.) Evo, hajde. Pravo na repliku, prof. dr Vojislav Šešelj. Ja sam namerno pošao od Šarićevog slučaja, jer je Šarić ulagao u nekretnine i u proizvodnju. Jel tako? Jel tako? Je li podizao na sve strane? Je li darovao i sportske klubove i u dobrotvorne svrhe davao, itd? Vi ga sumnjičite da je trgovao drogom, a nema dokaza? Dao je nalog da se 700 kilograma heroina proda iz Komercijalne banke iz trezora. To je bar dokazano. Ima izjava Legijina da je to Đinđić dao nalog. Nemojte, bre, da budete takvi čistunci. Ovde ćemo zatvarati oči među ovim kriminalcima koji su dokazani, a ovde ćemo sumnjičiti, a nemamo dokaze. Drugo, šta vi podležete tim stranim pritiscima? Vas su Amerikanci naterali da i mene stavite na spisak terorista. Ne mogu da otvorim devizni račun skoro u ni jednoj banci. Kada pogledam američku crnu listu, tamo me vode da sam optužen pred Haškim tribunalom. Znači, niko ih nije obavestio ni da je proces završen, ni da sam odležao to na šta su me osudili, ništa drugo i vi se povodite za tim? Probajte malo drugačije. Pazite, ne mogu nam takve sankcije sad zavesti kao u vreme Miloševića, pa da mi ne možemo nikom niša da platimo. Kad kupujemo robu koja je neophodna, plaćamo, ako država uvozi. Ako uvoze privatnici, oni ne podležu tim ograničenjima, a to možemo da uradimo, jer se to samo odnosi na naše državljane. Državljanin Srbije može da legalizuje novac koji dosad nije bio u opticaju, koji je držao negde tamo, ko zna gde i daje mu se ta mogućnost, uz taksu od 5% To može da se sprovede, samo treba dobra volja, a vi se oštrite da oduzimate. Koliko će moći doći na udar tih ljudi kojima će oduzeti 10, 15, 20, pa ćete se vi umoriti i lipsati? Videćete da to nije način. Oduzima se onome kome se dokaže krivično delo i da je novac stečen kroz vršenje krivičnog dela. Ostalo ne dirajte. Vi morate dokazati da je neko kriv, a ne on sam da dokazuje nevinost. Samo još jednu rečenicu. Pozivate se na ovaj detektor laži. Nijedan čovek koji drži do svog dostojanstva neće pristati da ide na detektor laži. Šta on dokazuje? Ništa. Neće da ide ni jedan čovek od dostojanstva. Što bi išao? Policija mora da dokaže da je on kriv, a ne on da dokazuje da je ispravan. To je ispravno postavljanje stvari.

Raspisana je za vreme bivšeg režima.

Predao se sam, valjda verujući u pravosudni sistem koji ima u Srbiji, da će mu biti suđeno u skladu sa zakonima ove države.

Nećemo ni vi, ni ja to da merimo, bar ne bi trebalo. Ostajem vam dužan za ove druge. Jedan mangup koji se zove Miroslav Mišković je godinama kompletnu aktivu čitave privrede Srbije usisavao u svoju kompaniju. Ako mu isporučite robu, bez obzira da li ste uvoznik, da li ste izvoznik, da li ste domaći proizvođač, ako mu isporučite robu, budite sigurni da vam neće biti plaćena bar godinu dana. Šta je radio sa tim novcem, jer se evidentno roba prodavala? Trgovao je na finansijskom tržištu. Kako? Tako što je imao svoje ćerke firme po inostranstvu. Između ostalih, imao je i u Bugarskoj, imao je na Kipru, imao je i na Malti. Ne znam ni ja sve gde je imao firme. Ćerka firma isporučuje profakturu za uvoz robe i usluga, primera radi, sto miliona evra. To završava kod poslovne banke. Srpsko tržište devizama i dan danas je plitko. Dakle, dođe do naglog skoka evra, s tim da on kupuje evro po onom kursu kada je predao zahtev. Iznosi novac iz zemlje, tzv. poreske rajeve. Menjali su Zakon o deviznom poslovanju da ne mora nikad da uveze robu i uslugu ovde u Srbiji, a onda postepeno u manjim iznosima vraća privredi, koja je zadužena u evrima, pa i kada mu uplati neku crkavicu, tih sto dinara nije više sto evra, nego 80, da bi se on i dalje bogatio na špekulacijama, razlikama u ceni, kreditnim poslovima i poslovima osiguranja. Tako je stekao bogatstvo. Tako ga stiče 25 godina. Takav neće nikad da se promeni. Izvolite. Mišković je bio čedo socijalističkog režima. Mi smo, kada smo bili u Vladi Srbije, čak imali jedan sukob sa njim, jer je ministar trgovine Zoran Krasić pokušao neke stvari da istera na čistinu oko nekih njegovih skladišta. (Veroljub Arsić: Cigare.) Oko nekih skladišta, razne robe je tamo bilo, luksuzne. Uglavnom skupe robe. To nije uspeo do kraja da završi, jer su se socijalisti pomamili i Mirka Marjanovića umalo šećer da ubije, ali on se u punoj meri razmahao pod dosmanlijskim režimom i sve što je postigao, uglavnom je postigao podmićujući državne funkcionere, i Tadića i mnoge druge, uključujući i vašeg prvog predsednika Tomislava Nikolića. Uključujući i njega. Kada ste uhapsili Miškovića, on je pokušao da interveniše da se Mišković pusti. Vučić mu nije popustio. Ja sam posle zezao Vučića da ga je uhapsio zato što njemu ništa nije dao, a stvarno mu ništa nije dao. Davao je Tomislavu Nikoliću velike pare, milionske iznose. Sad kad ste uhapsili Miroslava Miškovića morali ste da hapsite redom državne funkcionere koje je on korumpirao. Niste nijednog uhapsili, nego njegovog sina i vi sad dokazujete da je on kriminalac, a on ništa od toga što mu pripisujete nije mogao da uradi bez državne pomoći, a niko od državnih funkcionera nije stradao zbog toga. E, to je suština. Čim ste ga uhapsili ja sam izašao sa idejom da mu se ponudi nagodba - da samo kaže kome je od državnih funkcionera davao novac i za šta i da se on oslobodi, a da se ovi kazne. Jer, mnogo je veća opasnost od državnih funkcionera koji su korumpirani, nego od biznismena i tajkuna koji ih korumpiraju. Sad se mučite. Jeste on osuđen, ali to su sitnice za ono što ste vi mi mislili da ga možete osuditi. Tresla se gora, rodio se miš. Ne može. A da ste zaorali duboko, onda bi u zatvoru bio i Tadić i pre njega Labus i Mlađan Dinkić i onaj Božidar Đelić i Aleksandar Vlahović i mnogi drugi. To niste smeli da zaorete, a oni su ostali nekažnjeni. Pa, što ne gonite Miroljuba Labusa i Dinkića za onoliko državno zlato koje su ukrali? Izvolite. Gospodine Šešelj, sve što su oni radili uglavnom je bilo kada su u pitanju krivica, već je bilo pred relativnim rokom zastarelosti. (Vojislav Šešelj: Još nije apsolutni, rok je 20 godina.) Ako nisu pokrenuli na vreme, relativan rok je važeći, vi to znate isto tako dobro kao i ja. Mišković je osuđen za ono što jeste bio osumnjičen, a to je utaja poreza. Znate i sami da su mnogo veći kriminalci od Miškovića padali baš na utaji poreza, jer tu su nekako naj, toliko vole da kradu da im je malo što su ukrali pet miliona ili 50 miliona evra, pa na to treba da plate porez od 500.000. Ne, oni će gledati da plate 5.000. Sećam se ja tog istog Miškovića kad je on pretio Mirku Cvetkoviću da će da zatvori svoje kompanije ako bude morao da plati porez na dodatu vrednost. To je bilo 2008. godine. Ali se sećam i kad je Narodna skupština donosila ovde zakone koji su amnestirali sve njih za sva krivična dela koja su pravili.

Osim tog modela, oni koji su navikli da špekulišu, da kradu, znači, sami ste spomenuli u jednom trenutku da Srbija mora da izvozi. Da li će da izvozi na istok, na zapad, bilo gde, u bilo koji deo sveta, recite mi, od tih mangupa, ko je od njih sposoban da započne ozbiljan posao koji može ozbiljno da doprinese oporavku Republike Srbije i poveća izvoz Republike Srbije? Evo, ja vam tvrdim – ni jedan.

Izvolite. Izvolite. Pazite, u vreme kad su činjena najveća krivična dela, apsolutni rok zastarelosti je bio 20 godina. Za upad sa automatskim puškama u Narodnu banku Jugoslavije 2000. godine, apsolutni rok zastarelosti je 20 godina, ističe u oktobru sledeće godine. Ako do tada ne uhapsite i ne procesuirate Mlađana Dinkića, više ga niko ne može procesuirati. Apsolutni rok zastarelosti za pljačku zlata iz Narodne banke koju su izvršili Dinkić i Labus je takođe 20 godina, jer je time ugrožena ekonomska moć zemlje. To je teško krivično delo. Ako ih ne budete procesuirali do oktobra meseca i to im je zastarelo i mnoga druga krivična dela. Ove otmice dece, otmice Miškovića, Baje Plavog, otmice sina Lepe Brene i Bobe Živojinovića. Tu je isto rok zastarelosti 20 godina i niko se ne goni. Eno, Čedo pokrao žito iz deviznih rezervi, na firmu njegove žene je uzeo tamo iz deviznih rezervi ogromnu količinu pšenice u Subotici i prodao i niko ga ne goni. Znaš i ti to Arsiću, nemoj, ti to znaš bolje od mene, nisi ti vesla sisao baš. Dakle, sve to može da se istera, ali treba dobra volja. Zašto je nemate?

Ja znam da on u političkom smislu zaslužuje svaku kritiku, ali ako nešto zna iz ekonomije, onda zna, a Ćulibrk nešto zna. Ja sam se uverio da zna jer sam čitao i neke njegove tekstove. Nema drugih osim ovih tajkuna koji su se jagmili i ščepali sve što su mogli. Drugih nema, ostali su ojađeni, sitni poljoprivrednici, sitne zanatlije, ugostitelji itd, oni ne mogu mnogo investirati, ali bi ih trebalo postepeno oslobađati, smanjivati im poreze kako bi se sve više… Ali, ovi koji su to i kapom i šakom otimali i sklanjali, njih sada treba uključiti da ulažu ovde u Srbiji na taj način što ćemo im oporezovati 5% sve to i onda ih pustiti da rade. Minut je dugo trajao. Nisam baš siguran. Evo, taj model koji predviđa da kriminalci budu ti koji bi vodili srpsku privredu može da uspe, a jedan od razloga jeste ne da oni ne bi platili 5%, ne bi platili ni jedan jedini posto. Takvi su kao ljudi. Naći će oni druge načine, druge države, druge slabe sisteme preko kojih će da kradu. To su kriminalci. Kažite mi, koja je njihova delatnost? Pogledajte, „Delta kompanija“ pretežno se bavila trgovinom i izgradnjom tržnih centara koji su opet služili za njene maloprodajne objekte i privatizacijom i prodajom nekretnina. Da li je on radio nešto ozbiljno, pokrenuo neku ozbiljnu industrijsku proizvodnju? Evo Kostić šta je radio.

Onda, tim novcem koji je povukao od kredita špekulisao sa šećerom između zemalja, šta znam latinske Amerike i EU, ukinuo nam prelevmane. Mislite da će takav da radi ozbiljno, pošteno? Ja sumnjam. Evo samo jedan koga ja znam da je legalizovao svoje poslovanje, to je Peconi. Za ove ostale, imali su priliku, imaju još uvek, ali verujte oni hoće samo da otimaju, uništavaju svega čega se dohvate samo da bi što više novca imali. (Vojislav Šešelj: Replika. Ja bih zatvorio krug replika.

Moram Veroljuba Arsića da podsetim da su svi kapitalisti po definiciji nemoralni, lopovi, otimači, pljačkaši i krvavi izrabljivači radne snage. U principu su svi takvi, pa da tražimo izuzetke. Kakav je bio Rokfeler, takav je bio, tako je stekao bogatstvo. A, posle kada su popunili sva svoja skladišta, kada su popunili novcem, e onda su počeli da glume humanitarce. Onda odvoje malo, pa daju za humanitarnu pomoć, za Crveni krst, za ovo, za ono. Tako se svi ponašaju. Pazite, svaki čovek kome je jedini smisao života sticanje novca ima tu moralnu falinku. Nekada su se u našem društvu cenili ljudi koji čitaju knjige. U Klub književnika su dolazili samo intelektualci, ambasadori, profesori itd. A, onda 90-ih godina dođoše oni sa lancima, sa kajlama i počeše glavnu reč da vode. Ne znam kako je sada, ja nisam odavno bio. Nisam ja čovek kafane. Imam još toliko životnih planova, što se tiče pisanja, da nemam vremena za kafanu. Nije bitno. Treba čovek koji voli to da sebi ponekad da oduška. Dakle, nemojte od njih očekivati da budu pošteni i humani. A, ovi strani su mnogo gori od naših, imajte to u vidu, jer i kada dođu ovde i ulažu ovi iz zapadnoevropskih zemalja, mrze nas, retko nas ko zavoli. Mrze nas i gledaju što više, dušu da nam uzmu, a ove domaće bar znamo i znamo im slabe tačke. I ako će ulagati i zarađivati i stvarati profit i isplaćivati radnike, dobro je došao, ako neće to da radi, brzo će propasti. Ali, vaš je problem što ima mnogo onih kojima ni sada ne naplaćujete poreze. Evo, novine neki dan objaviše poreske dužnike od po desetak miliona evra. Na naslovnoj strani nekih novina je bilo, neki dan. Dajte malo i njih pritisnite, da se vidi da niko nije lišen obaveze da plaća porez.

Hvala Veroljubu Arsiću. Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, zanimljiva je bila ova iscrpna rasprava do sada. Žao mi je samo što neki poslanici, uglavnom bivših stranaka, stranaka bivšeg režima nisu tu, jer su oni bili akteri ove atmosfere o kojoj su malopre govorili i gospodin Arsić i gospodin Šešelj. Uzgred budi rečeno, danas je 352. dan kako poslanici dela opozicije ne dolaze na posao za koji uredno primaju platu i na taj način pokazuju svoj odnos prema temi o kojoj govorimo, prema funkciji koju obavljaju, prema Narodnoj skupštini, ali i prema građanima Srbije. A, odnos prema temi o kojoj govorimo danas, dakle, prema Predlogu zakona o završnim računima od 2002. do 2018. godine, su najbolje pokazali upravo u godinama dok su vršili vlast u Srbiji, a to su godine ekonomskog propadanja Srbije, pljačkaških privatizacija, privrednog propadanja Srbije, zatvaranja fabrika, zatvaranja preduzeća, otpuštanja stotine hiljada radnika i urušavanja institucija sistema. Naravno da ih danas nema ovde u Narodnoj skupštini, da bi izbegli preuzimanje odgovornosti za pogubnu politiku koju su vodili. Jer, lakše je, predsedavajući, proglasiti bojkot i doći povremeno u Narodnu skupštinu, tek tako da bi ponekada održali konferenciju za štampu u holu Narodne skupštine. U toj politici zamena teza, politici manipulisanja činjenicama, politici izbegavanja odgovora prednjači glavni Đilasov jurišnik, onaj Boško Obradović. On je predsednik onog lažnog patriotskog pokreta Dveri, mada mu je u poslednje vreme glavna konkurencija Marinika sa neutvrđenim prezimenom. Onda njih dvoje u nedogled drže konferencije za štampu ovde u holu Narodne skupštine, ponavljaju iste, već odavno prepričane priče, istrošene priče, reciklirane tekstove iz onog časopisa „Tabloid“ o navodnim aferama vlasti u Srbiji. Nema veze što je to već bezbroj puta demantovano i nema veze što je i Agencija za borbu protiv korupcije pre nekoliko dana jasno demantovala i jasno rekla da su u pitanju neistine. Dakle, evo, Agencija za borbu protiv korupcije kaže – Stefanović nije u sukobu interesa, saopštila je Agencija za borbu protiv korupcije. Agencija je utvrdila da Branko Stefanović od osnivanja Privrednog društva GIN d.o.o. Beograd nije vlasnik, ni zakonski zastupnik, niti je po bilo kom osnovu bio zaposlen ili angažovan u Privrednom društvu GIN. Ustanovljeno je i da Branko Stefanović nije bio ni osiguranik Privrednog društva GIN. Nema veze što je i sam Milovan Brkić u više navrata, onaj Milovan Brkić iz „Tabloida“ u više navrata priznao da predstavnici tog dela opozicije koriste upravo njegove tekstove u ovoj brutalnoj kampanji koja se vodi i protiv Nebojše Stefanovića i protiv ostalih funkcionera MUP i protiv Aleksandra Vučića, koji im je svakodnevna meta i protiv svih ostalih iz SNS. Oni nastavljaju da vrte u krug iste priče, iste konstrukcije, nadajući se da će sto puta ponovljena laž postati istina. Nedostatak politike, nedostatak programa, nedostatak ideja pokušavaju da nadomeste izmišljanjem raznih afera, fabrikovanjem raznih afera, upravo da bi prikrili svoje afere i upravo da bi prikrili svoju povezanost sa ljudima koji su osuđeni za kriminal, između ostalog, za dilovanje droge. Predsedavajući, za sam kraj, s obzirom da imamo, evo, original presuda je u pitanju, s obzirom da imamo non-stop poviku zašto ne hapsimo, zašto nisu osuđeni kriminalci itd, evo, ispred mene je original presuda Višeg suda u Šapcu, kojom je Nebojša Zelenović osuđen za nenamensko trošenje novca građana Šapca pet miliona dinara, dakle, osuđen 15. novembra 2019. godine, preinačuje se presuda Osnovnog suda u Šapcu, izvinjavam se što čitam, ali tako je, dakle, protiv okrivljenog Nebojše Zelenovića, gradonačelnika Šapca i jednog od lidera ovog Saveza za Srbiju o kome sam pričao. Dakle, nije da institucije ne rade svoj posao, nije da sudovi ne rade svoj posao, nije da nema osuđujućih presuda.

Zahvaljujem. Reč ima Miletić Mihajlović. Nije prisutan. Gospodine ministre, koleginice i kolege, čuli smo dosta toga danas, dosta toga iz istorije i dosta toga dobrog. Kada smo prvi put otvorili pitanje završnih računa iz prethodnog perioda na Odboru za finansije, i ja sam samog sebe pitao zašto i zbog čega treba raspravljati i zašto usvojiti ove zakonske predloge? Posle rasprave i dugog razmišljanja, shvatio sam razlog. Vlasti i vladajuće garniture se menjaju. Ali, ostaje jedna jedina, večna Srbija. I upravo zbog te Srbije i zbog državnog kontinuiteta moramo raditi i razmišljati i o onome šta je bilo u prethodnom periodu, moramo usvojiti i nešto za šta ništa nismo krivi. Kad pogledam sa ove vremenske distance, i dobro je zašto je to pitanje otvoreno.

Onaj period od 2002. godine do 2008. godine, to je nešto bilo sivo, tamno i baš crno. I sva ona priča tog prethodnog režima o javnom dugu, o visini javnog duga, o BDP je ovim razmatranjem demistifikovana i otvorena. Videlo se šta su radili, odnosno šta nisu učinili i kako su to loše činili. Mislim da upravo ova današnja rasprava treba da dovede do toga da najzad završimo sa jednim ružnim periodom u svojoj istoriji i da nastavimo da radimo. Donošenjem i stavljanjem na dnevni red ovih zakona upravo to i radimo, da razmišljamo o budućnosti. Jer, oni šta nisu uradili, ili su uradili, a više nisu uradili, videli su i građani u prethodnom periodu i mi smo dosta toga demistifikovali od 2012. godine. Mnogo mi je draže da za razliku od njih, mi u ova poslednja četiri dana odradimo dosta dobre četiri stvari: u nedelju smo počeli radove na Moravskom koridoru, juče je poleteo prvi avion iz Lađevaca, odnosno iz Kraljeva, danas smo završili jedan veliki i bitan deo auto-puta "Miloš Veliki" Govori o tome o čemu razmišljamo, čemu stremimo i šta želimo. Nažalost, oni su u nekom prethodnom periodu, kada su odradili nekih 10-12 km auto-puta, sa svim svojim mandatima od 2000. do 2012. godine, kada su uvideli da mi nastavljamo da radimo, da nastavljamo da gradimo, pokušali preko nekog stoletnog hrasta da zaustave napredak i razvoj Republike Srbije i da zaustave izgradnju auto-puta "Miloš Veliki" Nisu uspeli. Kao što su bili jalovi u prethodnom periodu, ostali su jalovi i sada. Pošto znam da imamo još mnogo novih tema u današnjem zasedanju, a ima i dosta kolega koji će govoriti iza mene, ovde bih završio. Izvolite. Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, pred nama su predlozi zakona o završnim računima budžeta, počev od 2002. godine pa sve do 2018. godine. Ovo pokazuje da je nama stalo do transparentnosti i da javnost može da vidi kako se kretala ekonomija nekad i sad, u šta se nekad ulagalo a kako se sada raspoređuje novac, jer nema šta da se krije. Te 2002. godine prestali smo da živimo u Saveznoj Republici Jugoslaviji i počeli da živimo u Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora. Ta država više ne postoji od 2006. godine i od tada živimo u Republici Srbiji. Nismo se s mesta makli, a promenili smo mnogo toga. Više ne znamo ni ko su bili predsednici Vlade, ni ko su bili ministri.

Nije nam bilo lako. Ne sme se zaboraviti da nam je prethodna vlast ostavila veliki teret dugova. Sedam milijardi evra je iznos koji plaćamo samo za njihove kamate, koje su bile enormno velike. Morali smo da radimo i gradimo i ujedno vraćamo njihove dugove koji nisu unapredili zemlju i život građana, ali su zato mnogi politički prethodnici postali milioneri. Sada, posle sedam godina, kada su se zalihe istopile, i to onih koji nisu naučili vredno da rade nego samo da kradu svoju zemlju i svoje građane da bi se opet vratili na vlast i pokrenuli točak krađe ponovo. To nećemo da dozvolimo. Milijarde su otišle raznim kriminalnim radnjama, u džepove onih koji su bili na vlasti do 2012. godine. To se ne sme zaboraviti i već jednom moramo da stavimo tačku na prošlost i da se okrenemo sadašnjosti i budućnosti. Sadašnja situacija je sledeća. Budžet je ponovo u suficitu, petu godinu zaredom i nastavljamo u istom trendu. Poboljšan je kreditni rejting i javni dug je pao na 51% Budžet za 2020. godinu je potpuno uravnotežen, jer ga karakteriše socijalni aspekt, koji je vezan za povećanje životnog standarda. Priznanja stižu iz relevantnih svetskih institucija koje prate pomno napredak Srbije. Beleži se konstantan rast na "Duing biznis listi" i zbog povećanog kreditnog rejtinga dolazi do pada kamatnih stopa. To je povezano sa većom stabilnošću zemlje, a inflacija je ispod 2% Dinar je stabilan. Sve to pokazuje da je zemlja sigurna za njene investitore. Ovaj budžet je uzlazni, kao i tempo kojim ova Vlada ide i to je obaveza prema građanima Srbije, koji su zaslužili bolji život. Za ovo vreme, urađeno je sledeće - sprečeno je bankrotstvo Srbije, dovedene velike direktne investicije i poboljšan privredni ambijent. Mnogi krediti su reprogramirani, po višestruko povoljnijim kamatnim stopama. Napravili smo najviše kilometara puteva, obnovili i izgradili škole, bolnice. Izgrađeni su klinički centri, kupljeni aparati za bolju dijagnostiku bolesti. Izgradili smo tehnološke parkove. Sačuvali smo ono što je najvažnije - mir i stabilnost u zemlji. Srbija se za sedam godina potpuno transformisala, iz ekonomije koju karakteriše stagnacija rasta i visoka stopa nezaposlenosti, u rastuću ekonomiju, sa niskom inflacijom, opadajućim javnim dugom i oporavkom tržišta rada. Svi reformski procesi u fiskalnoj i monetarnoj politici podižu atraktivnost naše privrede za strane investitore. Sve je to donelo rezultate na koje možemo sa pravom da budemo ponosni. Privredna aktivnost tokom cele godine beleži intenzivni rast, sa jakom investicionom aktivnošću i većom ličnom potrošnjom domaćinstava. Zahvaljujući povoljnim kretanjima u realnom sektoru, paralelno sa privrednim rastom dolazi i do smanjenja nezaposlenosti. Svi zajedno se trebamo truditi da napredak koji kreira vrh države bude što brži i veći, a pojedinačni slučajevi koji bacaju senku na ogroman uspeh države kazniti i to će sigurno učiniti građani na predstojećim izborima sledeće godine. za konsolidaciju javnih finansija i uspostavljanje ekonomske stabilnosti je zaslužna odgovorna politika koju vode predsednik i Vlada Republike Srbije. Iz svega iznetog se može zaključiti da se Srbija nalazi na zdravom putu daljeg privrednog rasta i razvoja. Ovo je dokaz da se uz trud, rad, marljivost i energiju može postaviti temelj normalne i pristojne evropske države. Uspeh je evidentan i nesporan, Srbija sve uspešnija na ekonomskom planu, vraća joj se ugled i ima sve više prijatelja u svetu. Izvolite. Poštovani gospodine ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, ponekad mi je stvarno žao kada moramo da prekinemo replike, krug replika, jeste zabavno i ima šta da se nauči odatle. Danas po prvi put posle 17 godina raspravljamo o završnim računima budžeta. Prvi put posle 17 godina država polaže račun građanima. Konačno govorimo o tome ko je i kako trošio novac iz državne kase sve od 2002. do 2018. godine. Ovih zadnjih petnaestak dana dok sam čitao i proučavao ove završne račune, onoliko, koliko je bilo u mojoj moći, malo sam surfovao internetom čisto da se podsetim kakvi su uslovi bili u to vreme, kakvi su komentari bili od strane stručnjaka i onih direktnih učesnika trošenja novca iz budžeta, zašto završi račun nije mogao da se nađe na plenarnim sednicama Skupštine Republike Srbije. Kada sam video da je sva snaga trošena tada na usvajanje budžeta i rebalansa budžeta, bilo je potpuno jasno da oni, ne da nisu hteli, oni nisu imali šanse tada da skupe kvorum i da reše bilo kakav završni budžet. Tada je bilo mnogo stručnjaka koji su znali itekako dobro kako se troši novac iz budžeta, ali niko nije, uglavnom niko nije znao da da objašnjenje zašto. Sada prvi put posle 17 godina imamo priliku da kroz jedan potpuno transparentan način, kroz jedan proces u Skupštini, kroz debatu na plenarnoj sednici Skupštini Republike Srbije čitavu javnost upoznamo kako je budžetski plan ostvaren svake od ovih pomenutih godina. Znači, za 17 godina imamo 17 završnih računa. Ja nisam finansijski stručnjak, ovde u Skupštini ima i finansijskih stručnjaka, ali me strašno interesuje koliki su bili planirani prihodi i rashodi, koliko je zaista prihodovano i trošeno, odakle je prihodovano i na šta je trošeno, koliki su bili manjkovi u državnoj kasi, a bilo ih je, ko je sve subvencionisan i sa koliko para, koliko nas je koštalo zaduživanje države, na šta je utrošen svaki javni dinar u poslednjih 17 godina? Ovim sadašnjim odgovornim postupkom, kada imamo ovih 17 završnih računa, prekidamo lošu praksu koja traje skoro dve decenije, da javnost niko ne upoznaje gde je trošen novac iz budžeta i da za to, zamislite, niko ne odgovara. Još od 2001. godine ove teme nije bilo na dnevnom redu i pored toga što je prema Zakonu o budžetskom sistemu Vlada Srbije, svaka od prethodnih Vlada Srbije, svih ovih godina unazad bila dužna da do 15. jula tekuće godine Skupštini dostavi završni račun za prethodnu godinu. Do sada niko nije odgovarao za to što državni računi Srbije nisu usvajani od 2002. godine uprkos zakonskoj obavezi. Zamislite preduzeće, zamislite jednu firmu koja radi godinu dana, ima prihode i rashode, troši, kupuje, proizvodi, prodaje, dobija novac, troši novac, itd. i onda dođe kraj godine i oni ne urade završi račun. Zavuku ruku u neki, šta ja znam, državni džep i izvade novu količinu novca i tako teraju sledeću godinu. Ovo je bilo samo slikovito zbog nekih koji će tako bolje shvatiti.

Dakle, reviziju završnih računa budžeta Republike Srbije od 2009. godine radila je DRI, tako da je na internet stranicama DRI objavljeno do sada 10 ovakvih izveštaja. Finansijski stručnjaci se slažu u činjenici da je učinjen značajan korak ka unapređenju sistema upravljanja javnim finansijama, ali i da je svih ovih godina propuštena prilika, koja se ne može nadoknaditi, da se prikažu neke važne informacije o izvršenju budžeta, pa i da se ustanovi odgovornost za nepravilnosti i nezakonitosti. Od danas kada Srbija konačno ulazi u period održivosti javnih finansija rasprava o završnim računima treba da bude, ne samo dobra praksa, već i obaveza ove i svakih budućih vlada. Srbija koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić i SNS jeste i mora biti drugačija i daleko odgovornija od svih onih prethodnih vlasti i svih onih političara koji bi najviše želeli da narod zaboravi kako je bilo dok su oni bili na vlasti. Danas kada su državne kase opet pune ti žuti političari okupljeni oko tajkuna Dragana Đilasa bi da se ponovo vrate na vlast, i to, ako je moguće, bez izbora. Šta će im izbori, oni žele da izazovu sukobe, da izazovu nerede i da u nekoj vanrednoj situaciji njih ponovo neko vrati na vlast. Boško Obradović bi bio zadovoljan, ne punim mandatom, ali sa punim kapacitetom da može makar još jedno godinu dana da zauzme neku fotelju. Dakle, preko ulice, jer, eto, danas naknadno naknadno su pametniji i danas konačno bolje od svih ostalih oni znaju kako treba da se troši novac iz sada punih državnih kasa. Evo, juče je Dragan Đilas ili možda prekjuče, grešim, na Tviteru objavio šta bi on u, ne znam, pet, šest, sedam, osam tačaka šta bi on sve sada uradio i kako bi se potrošio novac iz državnih kasa. Sad se setio. Neće moći, narod ne zaboravlja. Hvala na pažnji. Hvala kolega Đokiću. Reč ima Marko Parezanović. Nije prisutan. Izvolite gospođo Žarić Kovačević. Hvala vam predsedavajući, gospodine Marinkoviću. Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, danas su na dnevnom redu predlozi zakona o završnim računima budžeta od 2002. do 2018. godine. Naravno, želim da krenemo od 2012. godine kada je SNS preuzela vlast u Republici Srbiji. Mi smo zatekli jedan budžet koji je bio potpuno uništen, potpuno devastiran, potpuno opustošen. Zatekli smo situaciju u kojoj nije bilo, da ne kažem, ni malo, ali nije bilo mnogo nade da će se naš finansijski sistem oporaviti. Zatekli smo situaciju u kojoj su fabrike bile zatvarane, radna mesta ugašena, uglavnom ugašena, mnogo radnih mesta, a naši zaposleni i naši penzioneri nisu bili sasvim načisto sa tim da li će uopšte moći da prime plate i penzije. Danas je naravno situacija drugačija. Zbog čega? Zbog toga što je 2014. godine Vlada Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem, koji je tada bio predsednik Vlade, bila rešena da preduzme određene mere koje, svi smo bili svesni toga, nisu bile mnogo popularne u narodu, ali određene mere, teške mere fiskalne konsolidacije koje su dale rezultate i pored toga što mnogi nisu verovali u tom trenutku da će te mere uopšte dati rezultate. Aleksandru Vučiću se tada prebacivalo uglavnom sa svih strana da su to teške mere na koje naši građani neće dobro reagovati u smislu eventualnog opadanja njegovog rejtinga ili rejtinga SNS, ali to je samo dokazalo da je on sposoban i da je želeo da stavi interese države Srbije ispred interesa stranke i ispred naravno svojih ličnih interesa. Danas imamo ne samo mogućnost da redovno isplaćujemo plate i penzije, već imamo mogućnost da govorimo i o povećanju plata i penzija. Pre jedno mesec dana, možda i dva meseca mi smo ovde u Narodnoj skupštini raspravljali o rebalansu budžeta i to o pozitivnom rebalansu budžeta. Zato što smo tada konstatovali da imamo višak para u državnoj kasi i to otprilike u iznosu od 46 milijardi dinara. To se sada raspoređuje prema prioritetima koje je naravno odredila Vlada Republike Srbije. Ti prioriteti zapravo pokazuju, odnosno iskazuju potrebe građana Republike Srbije i ja ću samo navesti jedan od njih, kao što je primer povećanje plata u javnom sektoru u rasponu od 8% do 15% prema različitim kategorijama koje pokazuju koji su prioriteti u smislu potreba građana Republike Srbije. Posle rebalansa, tog pozitivnog rebalansa mi smo usvajali budžet za 2020. godinu. Tada smo mogli da čujemo kritike da je taj budžet predizborni. Mi se vrlo dobro sećamo predizbornih budžeta kada je DS povećavala plate i penzije bez ikakvog osnova, bez ikakvih realnih osnova samo da bi ljudi za njih glasali. Dakle, ovaj naš budžet nije predizborni budžet, utvrdili smo i da je budžet razvojni, da će raditi i na razvoju svih oblasti u Republici Srbiji, od obrazovanja preko zdravstva, preko privrede, ekonomije, da će stvarati situacije za otvaranje novih investicija, za privlačenje još više stranih investicija i da će, zapravo, raditi na poboljšavanju životnog standarda naših građana. Za razvijanje svih ovih oblasti pre svega, je potrebna finansijska stabilnost koju sada Republika Srbija ima. Želim da se osvrnem i na ovaj deo opozicije koji kritikuje i ovaj budžet i pozitivan rebalans budžeta, ovaj deo opozicije koji nas nije ni danas udostojio da dođe u salu, to su oni poslanici koji su prišli SZS. Znate, oni ruše trgove, mi gradimo. Oni ruše i čupaju saobraćajne znakove, mi to popravljamo. Oni pokušavaju da upadnu u institucije, mi u tim institucijama radimo. Neka to svima njima služi na čast, takvo njihovo ponašanje, a mi koji smo predstavnici SNS ćemo imati sa čime da izađemo pred građane Srbije kad bude došlo vreme da se ide na izbore. Ono svakodnevno plasiraju laži, koje su naravno, usmerene na Aleksandra Vučića, koji im je trn u oku, samo zbog svih njegovih i ličnih uspeha i stranačkih uspeha i uspeha na državnom planu. Dakle, usmeravaju laži protiv Aleksandra Vučića, protiv ministara u Vladi. Prvo su se okomili na Nebojšu Stefanovića, onda na Sinišu Malog i na sve ostale ministre u Vladi, jer zapravo, na taj način žele da oslabe Vladu Srbije. Vlada Srbije, kao što vidimo, nastavlja sa svojim radom i nastavlja da niže pozitivne rezultate koji su samo benefiti za građane Republike Srbije. Osim fizički, osim što upadaju u institucije, evo, poslednji primer je Boško Obradović, koji je upotrebio zastavu Republike Srbije da lupa na prozore i na vrata ove Skupštine, čiji je poslanik, i ja sa ovog mesta želim da kažem da treba da ga bude sramota, jer je sutradan, sasvim nonšalantno, ušetao u hol Narodne skupštine gde je držao pres. Dakle, osim tim nekim fizičkim napadima na institucije oni pozivaju na linč, silovanje nasilje, na progon, i predsednice parlamenta i predsednice Vlade, samo zbog toga što su svesni činjenice da ne smeju da izađu na izbore, jer nemaju nikakvu podršku naroda. Pa, gospodo iz SZS, izađite na izbore da legitimno učestvujete na njima i budite svesni da ćete biti poraženi od SNS. Hvala, gospođo Žarić Kovačević. Sada reč ima Violeta Đurđević Lutovac. Izvolite. Poštovani ministre, poštovane kolege narodni poslanici, danas raspravljamo o setu predloga zakona kada su u pitanju završni računi počev od 2002. do 2018. godine, i ja smatram da je jako važno da se čuje glas u Narodnoj skupštini o ovoj temi. Pre svega, to je jedini način da građani Republike Srbije budu upoznati sa tim kako se planiralo sa jedne strane, a kako se trošilo u budžetu za godine pomenute. Jako je važna tema svakako, jer nam pokazuje kako se poslovalo od 2002. godine do 2018. godine, kako su bili planirani budžeti. Prema odredbama važećeg Zakona o budžetskom sistemu, po isteku godine za koju je budžet donet, svakako se sastavlja završni račun i treba biti predstavljen Narodnoj skupštini kako bi Narodna skupština, svakako, donela zaključke da li se poslovalo sa deficitom u budžet, ili sa druge strane sa suficitom, odnosno, kako su ukupno ostvareni prihodi i primanja, odnosno odnos rashoda i izdataka. Kada govorimo o budžetskom deficitu i kada se osvrnemo na jedan period od 2008. do 2012. godine, to je jedna reč koja opisuje poslovanje tog žutog preduzeća u periodu od 2008. do 2012. godine. Već naredne godine je dva puta veći deficit u budžetu, a svake naredne godine deficit je sve veći i veći. Na kraju, 2012. godine četiri puta je bio veći nego 2008. godine i iznosi je 196,4 milijarde dinara. Ovako je zemlju vodilo „žuto preduzeće“ Od 2013. godine, znači nakon ukupno pet godina rasta deficita, mi smo prikazali budžet Republike Srbije beleži zapravo te 2013. godine pad deficita. Danas, zahvaljujući odgovornoj politici SNS, na čelu sa predsednikom republike naravno, situacija je potpuno drugačija, pa tako treću godinu za redom, počev od 2017. godine, budžet beleži suficit. U 2017. tj. na kraju 2017. godine suficit u budžetu je iznosio 35,5 milijardi dinara, a na kraju 2018. godine je suficit 46,6 milijardi, što nam je dalo zdravih osnova da odradimo i rebalans budžeta i time planiramo i sredstva za povećanje plata i za povećanje penzija i to na jednoj stabilnoj, održivoj fiskalnoj osnovi. Ovo je rezultat domaćinskog poslovanja i odgovornosti politike SNS, kao i odgovornosti celokupne Vlade Republike Srbije. Sami možemo da zaključimo da su od 2002. godine apsolutno bili nedostupni izveštaji završnog računa budžeta i da su bili sakriveni. Za razliku od danas, o njima se javno govori u Narodnoj skupštini i apsolutno su transparentni i svi podaci su pristupačni. Danas je SNS pre svega omogućila poštovanje propisa u oblasti budžetskog kalendara i transparentnost informacija o potrošnji planiranih sredstava. Sada je odličan trenutak da podsetimo građane Republike Srbije da je za vreme Dragana Đilasa i „žutog preduzeća“ budžet bio u deficitu. Dakle, dragi građani, budžet u deficitu, a njihovi džepovi u sigurnom suficitu. Od 2004. do 2013. godine se beleži promet Đilasovih firmi od preko 700 miliona evra. Za vreme politike Aleksandra Vučića BDP beleži rast od plus 4,3%, stotine hiljada novozaposlenih ljudi, nove fabrike i nove investicije, povećanje plate i penzije, a takođe smanjena stopa nezaposlenosti. Zahvaljujući jednoj odgovornoj politici, mi imamo suficit u budžetu i imamo stabilne finansije države i naravno, povećanje plata, što je jako važno za građane Republike Srbije. Danas je Srbija jedna moderna i u svakom smislu izgrađena zemlja i stabilna zemlja i građani Republike Srbije svakako daju podršku onima koji se trude da nešto poprave, da nešto rade, da izgrade novi put, da modernizuju železnice, da povećaju plate i penzije, da sagrade nove bolnice, nove kliničke centre, da nabave savremenu medicinsku opremu. Za razliku od njih, imamo sa druge strane politiku koja je politika mržnje, politika rušenja, paljenja, lomljavine stakla, da se blokira rad, da se bojkotuje rad Narodne skupštine. Tako da sam sigurna da će građani ovog puta izabrati program moderne Srbije, bolje Srbije i Srbije za kvalitetniji život građana.

Uvaženi ministre sa saradnicima iz Ministarstva, dame i gospodo poslanici, završni računi budžeta Republike Srbije za 2002. do 2018. godine predstavljaju pre svega značajan korak za odgovornu politiku javnih finansija. Kada smo kod javnih finansija, ja ću se osvrnuti na izjavu Siniše Malog. Naime, ministar finansija Srbije, Siniša Mali je rekao, odgovarajući na pismo koje mu je uputio gospodin Dragan Đilas, da je dotični neznalica. Zašto? Zato što je Dragan Đilas objašnjavao i kritikovao ekonomsku politiku Vlade Republike Srbije. Đilas je rekao da se Srbija zadužila za dodatnih milijardu evra i dodao je da je to pronašao na sajtu Ministarstva finansija, rekao je gospodin Mali i demantovao. Naravno da je demantovao, a kako Dodatnih milijardu evra je obveznica koja su smo reemitovali kako bismo vratili vaše stare skupe kredite. Zato smo mi zaduženi i zato smo došli do cifre od 26,6 milijardi evra. I ne samo za to. Prijavili su dug 14 milijardi, pa onda nešto manje, a zaboravili su dug grada, 1,2 milijarde, zaboravili su dug javnih preduzeća. Katastrofa. Samo lažu, lažu, lažu. Inače, ova kamata o kojoj priča gospodin Đilas je bila 7,25%, a naša je 1,6% i tako smo mi uštedeli 4,4 milijarde dinara, rekao je Mali i to je istina. Zarad gledalaca. Grad Beograd bio je zadužen 1,2 milijarde, to je nama ostavio naš trenutni predsednik Saveza za Srbiju, ja bih rekla saveza za sebe, jer u nekretninama samo ima 25 miliona evra, ali o tome ću jednom drugom prilikom. Sada ću reći kakav je bio kurs dinara i kako to teče od 2009. godine, 1.08.2009. godine srednji kurs dinara za jedan evro bio je 93,28, 1.08.2010. godine srednji kurs dinara za jedan evro bio je 105,11, 1.08.2011. godine srednji kurs dinara za jedan evro bio je 102,63, 1.08.2012. godine srednji kurs dinara za jedan evro bio je 117,51, 30.06.2015. godine srednji kurs dinara za jedan evro bio je 120,60.

Inflacija inače ide od 1,5 do 2% Zašto to govorim? Samo u prošloj godini smo imali javnih investicija za 220 milijardi dinara. Projektovano za sledeću godinu, 260 milijardi dinara. E, tako radi odgovorna vlast. Što se budžeta tiče, našeg budžeta za 2019. godinu, iako nije tema, moram da kažem šta smo radili, u kratkim crtama. Vlada je uspešno sprovela fiskalnu konsolidaciju, stabilizaciju javnih finansija, smanjila javni dug, naravno, poboljšala privredni ambijent, obezbedila visoku stopu privrednog rasta, smanjila nezaposlenost sa 27% 2012. godine na danas istorijski minimum 9,5% Kada budemo otvorili industrijski park u Borči, još 10.000 ljudi ćemo zaposliti, tako se radi. Što se tiče ovih završnih rezultata, odnosno završnih računa budžeta, idemo redom. Po isteku godine za koju je budžet donet sastavlja se završni račun budžeta Republike Srbije koji Narodna skupština za svaku budžetsku godinu utvrđuje ukupno ostvarene prihode, primanja, rashode, izdatke, finansijski rezultat budžeta Republike Srbije i račun finansiranja. Oni to, gospodo, nisu radili. Mi to sada po prvi put radimo i tako treba da bude svake godine. Zakon o budžetskom sistemu prvi put je izglasan 2002. godine, zatim 2009. godine, ali ono što se ne sme prenapregnuti ne sme da se izostavi je da smo mi u 2003. godini, prestala je da postoji nažalost Savezna Republika Jugoslavija, potpisan je Sporazum o formiranju Državne zajednice Srbija i Crna Gora i tek 2006. godine Narodna skupština Republike Srbije donosi Odluku o proglašenju Ustava Republike Srbije. Šta je važno kada govorim o ovim izveštajima? Od 2002. do 2018. godine, poreski prihodi imaju najveće učešće u svim godinama posmatranog perioda, od ostalih prihoda i primanja beleži se povećanje učešća primanja od zaduživanja u ukupnim prihodima i primanjima od 2008. godine 6,3%, da bi najviši procenat primanja od zaduživanja dostigla 2013. godina 42,1% Primanja od privatizacionih primanja su imala veće učešće u ukupnim prihodima i primanjima 2002. godine 6,4%, 2003. godine 11,3%, 2005. godine 6,4% i najveće učešće 2006. godine 19% Od 2009. godine do 2015. godine, usled posledica svetske ekonomske krize i smanjenja privredne aktivnosti dolazi do naglog rasta javnog duga.

Javni dug centralnog nivoa vlasti izražen u evrima na kraju 2009. godine iznosio je 9,8 milijardi evra, 2012. godine 20,1 milijardu evra i onda se ja vraćam na ono svoje. Nisu prikazali dugove javnih preduzeća, nisu pokazali dug grada Beograda 1,2 milijarde. Samo nam ostaje gospodin Đilas zaradio 200 miliona evra i stavio sebi u džep. Most je koštao 400 miliona evra, a košta duplo veći, duplo širi u Parizu 150 miliona evra. Tako se radilo, tako se više neće raditi. Samo još par rečenica o izveštaju o primljenim donacijama. To je inače sastavni deo završnih računa i EU je najveći donator u Srbiji, jedan od najvažnijih partnera Srbije u podršci, razvoju i tekućim reformama kao kandidat za članstvo u EU, a Republika Srbija od 2014. godine dobila akreditaciju za samostalno korišćenje instrumenata pristupne pomoći EU IPA fondove, čiji je cilj jačanje demokratskih institucija, vladavine prava i sloboda, rodna ravnopravnost, reforma državne uprave, sprovođenje ekonomskih reformi, razvoj civilnog društva i unapređenje regionalne i prekogranične saradnje. Hvala, gospođo Malušić. Izvolite. Zahvaljujem, poštovani predsedavajući. Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, pred nama se nalaze izveštaji o budžetima od 2002. do 2018. godine. Naravno da je dobro što se izveštaji nalaze pred nama, iako je za ovo vreme došlo i do promene državnog i političkog uređenja, ali je dobro sa aspekta da građanima pošaljemo jasnu poruku da izveštaji budžeta od 2002. do 2012. godine su nerealni, da su to izveštaji budžeta koji nisu bili zasnovani na zdravim i realnim ekonomskim osnovama, da su to izveštaji budžeta žutog tajkunskog preduzeća, koje je izvršilo, za 12 godina vlasti, izvršilo masakr nad privredom, otelo od građana 100 milijardi evra samo iz procesa privatizacije i zemlje. Prema procenama američkog instituta iznelo 51 milijardu dolara, u pljačkaškim privatizacijama 2.400 preduzeća je stradalo. To su ona preduzeća koje su generacije i generacije pre nas stvarale. Već do 2011. godine trećina tih privatizacija bila je raskinuta, trećina preduzeća je tavorila, a 400 hiljada radnika tumaralo je po ulicama, jer na njihova preduzeća stavljeni su katanci i lanci. To je vreme žutog tajkunskog i pljačkaškog preduzeća kada su njihovi ministri i najviši funkcioneri u liku onog Đelića, pokazivali i slali narodu kao neku poruku sa ekonomskog aspekta, potpuno nenormalnu, da je svetska ekonomska kriza šansa za Republiku Srbiju. Svetska ekonomska kriza nije bila šansa za građane Republike Srbije, to je pokazala ta žuta pljačkaška tajkunska vlast, ali svakako jeste bila šansa za žuto tajkunsko preduzeće i za punjenje njihovih privatnih džepova. Žuto tajkunsko preduzeće, ne samo što je u materijalnom smislu potpuno devastiralo i opustošilo Republiku Srbiju i njene građane, ono je na žalost postavilo granicu Republici Srbiji između Srba i Srba na Jarinju, i naravno njihov sadašnji, jedan od predvodnika Saveza za Srbiju, Vuk Jeremić kada je bio ministar inostranih poslova izmestio je najznačajnije nacionalno pitanje Kosova i Metohije iz UN u EU. To su rezultati njihove pogubne i katastrofalne politike, koju su 2012. godinu zemlju Srbiju doveli pred bankrotstvo. Građani su tada na izborima demokratskim putem svoje poverenje dali SNS i od tada kreće oporavak i napredak Republike Srbije u ekonomskom smislu, jer za razliku od njih kojima je u fokusu bio lični i privatni interes, u fokusu SNS, našeg predsednika Aleksandra Vučića i u fokusu ove Vlade, jeste ekonomski napredak zemlje i bolji život svakog građanina Republike Srbije. Da ne zaboravim da kažem, u vreme žutog tajkunskog preduzeća, koji se toliko pozivaju na EU, MMF je 2011. godine pobegao glavom bez obzira, jer oni su dizajući skupocene komercijalne kredite, zadužujući građane Srbije po kamatnim stopama od sedam do osam posto, četiri puta dizali penzije samo da bi zadobili poverenje građana i da bi građani glasali za njih. Te populističke mere nisu im pošle za rukom i građani im nisu dali poverenje ni tada i nadam se da se više nikada neće vratiti na političku scenu, jer oni su brlog jedan običan. Ono što želim da kažem, jeste da od 2014. godine, zahvaljujući reformama koje je započeo tada premijer, a danas predsednik Republike, gospodin Aleksandar Vučić, naša zemlja je sprovela teške i bolne, ali jedino moguće ekonomske reforme, upravo da bi zemlja ekonomski ozdravila. Ekonomija jedne zemlje je temelj i to je takav temelj iz koga proističe i boljitak života svakog građanina Republike Srbije. Zahvaljujući toj odgovornoj ekonomskoj politici, mi smo danas u situaciji da pričamo o razvojnom budžetu, o ulaganju u kapitalne investicije, o povećanju plata, o povećanju penzija, o novom zapošljavanju. Danas je veliki dan za Republiku Srbiju i za sve njene građane. Danas je naš predsednik Aleksandar Vučić otvorio deo autoputa Miloš Veliki, Surčin – Obrenovac. Ukupna dužina tog autoputa je 120 kilometara i građani iz Beograda do Čačka moći će da stignu za sat vremena. To, naravno, ne znači samo skraćenje vremena, to znači bolji kvalitet života tih građana, više radnih mesta, više investicija. Mi gledamo u budućnost i zato politika Aleksandra Vučića nema alternativu. Zahvaljujem. Izvolite, dr Ljubiću. Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, završni račun sadrži sve važne informacije za određenu budžetsku godinu, vidi se kako se trošilo, da li su to bili troškovi razvoja ili su to bili neopravdani troškovi koji su posledica neodgovornog i nestručnog upravljanja javnim finansijama u prethodnom periodu. Hteo bih da podsetim građane Srbije da su budžeti prethodne vlasti, za period od 2012. godine, bili sve osim razvojnih budžeta. Elementi kreirane ekonomske politike bivše vlasti kreirani su na pogrešan način, nisu bili koordinisani, nisu dali rezultate. Budžeti od 2005. do 2007. godine beleže rast, a razlog toga je privatizacija. Nije to bio rast iz privrede, nego rast od prodaje firmi. Jesu li to bili razvojni budžeti? Da li tu neko vidi neku odgovornost u planiranju? Šta se postiglo? Kakvi su efekti na privredu i društvo tim i takvim budžetima od onih koji su vodili državu u tom periodu? Koliko se izdvajalo i šta je izgrađeno kada je reč o kapitalnim investicijama? Najbolji odgovor je šta su ostavili iza sebe. Koliko im je bilo bitno zdravstvo, koliko su ulagali i koliko je novih objekata izgrađeno, koliko opreme i savremenih novih aparata je nabavljeno? Koliko im je bilo važna bezbednost i sigurnost Srbije, svojih građana i kolika su bila ulaganja u vojsku i naoružanje u tom periodu? Da li su ti budžeti bili usmereni ka smanjenju nezaposlenosti? Sve ovo govori o kakvim se budžetima radilo do 2012. godine. Vidi se i neodgovornost trošenja, a sve to zavisno od toga šta je bio prioritet. Tako imamo i godine kada se budžet punio prodajom preduzeća. Gde su ta sredstva od privatizacije trošena? Usmeravana su u potrošnju. Kao posledicu toga imamo 2012. godinu, gde smo bili blizu bankrotstva. Sve to govori o neodgovornom načinu trošenja sredstava. Zato su 2014. godine preduzete mere fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi. Tako se uz mere štednje i discipline vodilo računa o tome kako se svaki dinar troši u cilju prevazilaženja fiskalnih izazova. Danas su stvari drugačije. U pogledu javnih finansija mnogo toga je urađeno. Treću godinu za redom od 2017. godine imamo suficit u budžetu. Od 2012. godine beležimo rast u ekonomskom smislu. Pozitivan saldo u državnoj kasi govori o sposobnosti Vlade Republike Srbije i pokazuje da Srbija ulazi u period održivosti javnih finansija i dalje napreduje. Uz jasne parametre rasta, uz odgovornost otvara se višak fiskalnog prostora, uz mogućnost za dalja ulaganja i investicije. Na taj način imamo bolji privredni ambijent, veći razvoj privrede i smanjenje nezaposlenosti na 9,5% Uz jačanje privrede i rast budžetskih prihoda stvaraju se uslovi za veće zarade i penzije u narednom periodu. Zahvaljujem.

Uvažene kolege i uvaženi predstavnici Vlade, kada govorimo o današnjem dnevnom redu, po meni su dva osnovna utiska u svemu tome, a to je odgovornost i mogućnost da napravite poređenje. Odgovornost pre svega današnjih predstavnika vlasti u Republici Srbiji koji su ove materijale konačno doneli pred ovaj uvaženi dom. Kada je u pitanju poređenje, mogućnost da poredimo sve ono što su načini trošenja novca u prošlosti sa onim kako se to radi danas.

Formalno je tako, ali suštinski ja mislim da raspravljamo o istoriji, jer dobar deo ljudi koji danas sedi u ovoj sali u to vreme kada govorimo o budžetima, pre svega iz tog dalekog perioda 2002. i 2003. godine, je bio ništa do puko dete. Danas govorimo o istoriji, verovatno o najbolnijem delu ekonomske istorije Srbije. To svakako ima i svoje posledice. Činjenica je, takođe, da je metodologija izrade ovih budžeta, svih ovih koji su danas pred nama, bila različita u različitom vremenskom periodu, ali takođe je i činjenica da je u dobrom delu njih, naročito onima do 2012, odnosno 2014. godine, prihod bio od enormno velikih zaduživanja i to po pravilu sa velikim kamatama. Evo, podsetiću vas na kredit Mirka Cvetkovića iz 2011. godine sa 7,25% kamate, kredit uzet kako bi se penzije povećale i kako bi se nekako na izborima 2012. godine, kako tako, ponovo ostalo na vlasti. Istini za volju, onaj minimalni deo od privatizacije, jer najveći deo od prodaje preduzeća je završavao direktno u džepovima tadašnjih predstavnika vlasti kao kroz enormne provizije koje su dobijali za prodaju tadašnjih državnih preduzeća. Međutim, sve ovo nije prošlo tako sjajno, imalo je neke svoje ozbiljne posledice i mislim da ih stalno treba ponavljati. Ja bih ovo negde poredio sa zločinom. Ako o zločinu stalno ne govorite i stalno ne ponavljate ono što se desilo, realna je opasnost da vam se taj zločin ponovi. Ovo što se desilo nije ništa drugo do ekonomski zločin prema državi Srbiji i njenom narodu. Šta su posledice tog i takvog ekonomskog zločina, podsetiću vas kako nam se ponovo ne bi dešavalo i to ćemo uporno raditi. Upropaštene fabrike, stotine hiljada ljudi na ulicama bez posla, uništen zdravstveni sistem, uništena, a pre svega ponižena vojska i policija, pohapšeni oni koji su u najteža vremena stajali na braniku ove zemlje, javni dug koji je prešao preko 80% BDP, privredni pad, visoka inflacija i mnogo, mnogo drugih negativnih stvari. Pitate se da li je možda nešto dobro bilo u tome svemu iz tog perioda? Naravno da jeste, bila je to pre svega dobrobit za ondašnje nosioce vlasti oličene danas pre svega u nekom novom DOS-u koji nosi ime Savez za Srbiju. Njihova finansijska podloga i te kako je rasla, i te kako je jačala. Svuda na svetu političari, koji u vreme propasti sopstvene države i sopstvenog naroda ozbiljno finansijski ojačaju se zovu jedinstvenim imenom – lopovi. Da ne bi bilo zabune kada ovo kažem, mislim pre svega na današnji DOS, pod imenom Savez za Srbiju i ljude koji ga vode. To su isti ljudi iz onog perioda kada se radila realizacija ovih budžeta, o kojima mi danas govorimo. I nije to ono što je u tome svemu najgore, najgore od svega toga je što ti ljudi danas ponovo pokušavaju da se vrate na vlast i to nasiljem. To je ono što je najgore u svemu tome.

Narod želi ono što vidi danas. Želi što se tiče rada, ono što danas radi predsednik države, a što se tiče ličnosti, upravo onoga koji taj posao radi i današnji predsednik države. Čoveka koji je danas označio i službeno negde početak srpske jave, jave koja je proizašla iz srpskog sna o spajanju Beograda, odnosno o spajanju Horgoša sa Čačkom. To je višedecenijski srpski san, gde smo jednom modernom saobraćajnicom uspeli da spojimo sam sever naše države i polako napredujemo ka njenom jugu. E, to je ono što narod hoće i u to sam potpuno siguran. To je ono što građani znaju da cene. Ovo svakako ostaje nešto što će biti primer, verovatno za istorijske udžbenike, primer kako izgleda naopako voditi državu, ali dobro je što se to konačno posle duže vremena našlo pred poslanicima u ovom uvaženom domu. Izvolite, koleginice Božić. Zahvaljujem, predsedavajući. Uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas razgovaramo o izveštajima završnih računa budžeta u periodu od 2002. do 2018. godine iako je to zakonska obaveza, a ne samo budžetska praksa na koju smo i bili obavezni i u prethodnim periodima da u ovom domu raspravljamo. To nije učinjeno i zapravo predstavlja možda najbolju sliku onoga što mi danas, kao SNS u parlamentu radimo i na koji način radimo i koliko transparentno radimo da mi danas razgovaramo o ovim izveštajima završnog računa. Zapravo kada razgovaramo o njima mi razgovaramo o politikama onih koji su narodnom voljom dobili legitimitet da te politike kreiraju i u ovoj jednoj fiskalnoj istoriji pregleda završnih računa, imamo jednu priliku za ozbiljan pregled politike ovog perioda i priliku da predstavimo jasnu sliku politike i rada SNS i u odnosu na sve ono što su završni računi politike vremena od 2002. godine. Naročito bi se osvrnula na politiku onih koji su do 2012. godine vladali Srbijom i koji danas predstavljaju najveću kritiku, jel kao jedna vrsta opozicije. Ja bih rekla da su sve sem opozicije, s obzirom da na jedan legitiman način na koji bi opozicija učestvovala u radu ne učestvuju pa ni ovde u parlamentu. Dakle, imamo priliku da sagledamo politiku SNS danas u odnosu na one koji nasiljem, pretnjama i mržnjom pretenduju da ponovo otimaju institucije od volje naroda i to kako drugačije do onako kako jedino znaju i kako jedino umeju, a to je na ulici uz nasilje i bez izborne volje. A cilj je naravno isti, cilj je svakako da ovaj isti budžet i završnim računima o kojima govorimo danas bude porobljen na isti način. Cilj opet nisu građani Srbije već njihov lični interesi i isključivo samo njihova bolja budućnost. Baš ti isti danas, umesto da ponude neki program građanima, plan, ili bilo kakvu naznaku brige o interesima Srbije, bave se isključivo načinom kako da njihov glasnogovornik Dragan Đilas umnoži svoje milione i dočepa se isprobane trgovine minutama na RTS-u kojim se u svakom slučaju najviše i bavi i ostatak ove reciklirane ekipe, služi tome da zapravo samo on bude zadovoljan, povremeno budu nahranjeni nekim mrvicama sa stola svog gazde i obećanjem da će sutra imati priliku da u lopovluku nadmaše svog učitelja. Pregledom izveštaja koji su danas pred nama imamo priliku i da sagledamo politiku njihovog vremena. Još jednom da se prisetimo pljačkaških privatizacija, vremena u kojem je preko 400 hiljada ljudi ostalo bez posla. Da se podsetimo godina u kojima je neizvesnost isplate penzija postala svakog meseca najveća bojazan i nesigurnost, ne u bolje sutra, nego u bilo kakvo sutra. Razvaljujući vrata Skupštine, okupirajući zgradu RTS-a, uništavajući imovinu građana Beograda, označavajući nepodobne i neposlušne novinare, napadajući nepostojećim aferama iz pera Milovana Brkića, predsednika i njegove saradnike, najbližu rodbinu, pitam se, a pitam i građane Srbije - šta je to njima obećano? Ono jedino što mi možemo da čujemo i što oni ne kriju kao svoj jedini cilj jeste zapravo srušiti predsednika Aleksandra Vučića, a preko svojih medija imali smo priliku i da vidimo na koji način, a objasnili su nam vrlo slikovito kako. Znači, snajperom pa u grudi, a mi imamo priliku, dakle ovde danas ipak da otklonimo i napravimo otklon prema ovoj jednoj ružnoj prošlosti i nadamo se nikada više budućnosti time što ćemo pričati o rezultatima koje smo upravo u budžetu koji smo ove godine usvojili na vreme, koji je označio jednu prekretnicu razvoja Srbije i upravo smo svedoci i sam budžet je zapravo činjenica tome da su sve mere fiskalne konsolidacije i mere štednje koje su primenjene u prethodnim godinama dale rezultate i omogućile investiranje u budućnost Srbije. U Srbiji se gradi u poslednjih pet godina više nego što se gradilo u poslednjih 50 godina, pa tako smo i danas imali priliku da vidimo da je otvoren deo auto-puta Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca. To je samo jedan mali deo onoga što je urađeno. Sledeće godine obećano je i stići ćemo sasvim sigurno i do hiljaditog mosta koji smo izgradili. Započeti su radovi na Moravskom koridoru, koji će za četiri godine biti najmoderniji, najširi auto-put u zemlji, koji će spojiti Koridore 10 i 11, odnosno zapadnu i istočnu Srbiju. Ovo je način na koji se upravlja domaćinski novcem građana Srbije koji je isključivo i samo namenjen njihovom poboljšanju uslova života i ovo je put kojim ćemo naše ljude pogotovo mlade ljude zadržati u zemlji, jer putevi znače nove investicije i nova radna mesta. Uskoro ćemo imati priliku da predsednik Republike Srbije, Aleksandra Vučić i predsednica Vlade, Ana Brnabić najavili su nam zapravo nov investicioni ciklus koji će biti predstavljen i biće predstavljeno sve ono što će u naredne četiri godine biti izgrađeno i gde će biti investirano u Srbiji. Podsetiću vas još jednom da je Srbija povećala svoj kreditni rejting koji daje jedan pozitivni izgled i približava nas još jedan stepenik do onih najboljih i najrazvijenijih. Dakle, uravnotežena i mudra politika kako u zemlji, tako i u odnosu prema svim centrima moći daje nam mogućnost da čuvamo naš integritet i interes Republike Srbije i njenih građana i to se u suštini razlikujemo od svih onih koji su u prethodnim vremenima i činili vlast. Naš jedini interes su građani, njihov interes, njihovo standard, naša deca i njihova budućnost.

Hvala, gospođo Božić. Sada određujem pauzu u trajanju od sat vremena. Sa radom nastavljamo u 15,10 časova. Hvala